Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh? Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Týká se kapitol ministerstev zahraničních věcí a zemědělství, kde se bere, a dává se na Ministerstvo obrany. Paní ministryně? Zahájil jsem hlasování číslo 62. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Je to od paní kolegyně Gajdůškové, týká se to sociálních služeb.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Opět je to proti vládní rezervě.

Bylo tady o tom řečeno, je to v rámci kapitoly životního prostředí přesuny.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko paní ministryně? Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Je to přesun prostředků v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí. Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Je to o převedení 7 milionů z Úřadu vlády na Ministerstvo školství a mládeže. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Jsou to přesuny v rámci kapitoly Ministerstva školství a mládeže. Paní ministryně?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.